Také by se mělo zlepšit řízení v případě, že někdo bude rozporovat průběh veřejné zakázky, zadání veřejné zakázky u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. I když tam si myslím, že to má ještě rezervy, uvidíme, budeme se o tom bavit ve výborech, jak to dále dopadne. Možnosti máme daleko širší a jsem přesvědčen, že minimálně pro komunální potřeby bychom se měli zabývat i zvýšením těch limitů ze současných 30 % u víceprací a převzít třeba tu evropskou úpravu. Tady nevidím za sebe důvod, proč bychom měli tady vymýšlet na sebe něco přísnějšího.

Takže to je můj návrh a já si dovolím v tuto chvíli svoji zprávu ukončit a pojďme na tu další obecnou rozpravu.

Kdo je proti?